Kanada nelenila a začala také jednat s Evropskou unií. Možná pro informaci vezmeme to, že Kanada, ač dle mapy když se podíváte na zeměpisné mapy je velice velký stát, tak počtem obyvatel nedosahuje velikosti Polska.

Ale vrátím se opravdu k dohodě o strategickém partnerství. Tato dohoda je pro mě zajímavá z jednoho prostého důvodu.

Ta kamarádská smlouva dovolím si používat tento výraz je vlastně deklarace. Tady zazněly určité body týkající se deklarace boje proti terorismu, boje proti praní špinavých peněz. Já si dovolím nesouhlasit s tímto názorem, protože ta smlouva je z mého pohledu absolutně nadbytečná. Kanada i Česká republika totiž vyznává úplně stejné hodnoty, stejné demokratické principy, stejný právní řád, stejný obchodní řád.

Mezinárodní dohody by měly být o tom, že se dvě smluvní strany, v tomto případě Evropská unie a Kanada, dohodnou na nějaké společné cestě, nějakém společném postupu, který by umožnil oběma dvěma stranám fungovat. Tady v této smlouvě, která hovoří třeba v článku 2 Podpora a prosazování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod. Chce mi snad někdo říct, že někdo v České republice, potažmo v Evropské unii tady s tímto máme problém?